Děkuji. Slovo má pan poslanec Rozvoral, připraví se paní poslankyně Maříková. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce vystoupit k dnešnímu projednávanému bodu Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu.

Současná vládní opatření nefungují zcela účinně, a proto navrhujeme, že lze situaci s šířením koronaviru řešit za pomoci jiných vhodných nástrojů a též opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí také přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie.

Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory, vitaminy, dezinfekci a dostupné léky. Píše nám celá řada živnostníků, kteří museli z důvodu vládních nařízení ukončit svou činnost, a podpora státu, která měla přijít ve formě dotačních programů, ne zcela dobře funguje. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodů a dalších skupin živnostníků. Též prosazujeme podporu vlastní kapacity pro produkci našich českých ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí. V této souvislosti připomenu závěr NKÚ ve věci prověření státních nákupů zdravotnického materiálu v souvislosti s bojem proti koronaviru.

Prezident Kala to odůvodnil tím, že chce kontrolu zaměřit na ceny, za které stát prostřednictvím jednotlivých ministerstev nakupoval ochranné pomůcky, porovnat tyto ceny v mezinárodním kontextu a též se zaměřit na krizové plány v souvislosti s šířením nemoci COVID19, vyhlášením stavu nouze a prověřit, jak byly uplatňovány výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh změn plánovaných kontrol prezident NKÚ Kala obhajoval tvrzením, že ani krizová situace neopravňuje nikoho, aby se choval neúčelně, neefektivně a nehospodárně.

Výsledky kontroly okomentoval prezident NKÚ Kala slovy cituji: